Ale jestli, pane zpravodaji, chcete s přednostním právem, tak půjdete po faktické poznámce. Děkuji za slovo.

Jinak upozorňuji, že mám tady přihlášeného s přednostním právem pana zpravodaje a následně ještě paní poslankyně Jana Černochová.

Tak prosím, máte slovo.

Vy ho máte? Je to teď váš návrh?

Pane místopředsedo, to není o vaší vstřícnosti. Já jsem dala procedurální návrh, pozměňovací návrh k návrhu, který tady zazněl, před hlasováním o proceduře. To není o vaší vstřícnosti. Vy musíte dát o mém návrhu hlasovat a jindy to říct nemůžu.

Takže pan poslanec Dominik Feri navrhuje, abychom hlasovali o přerušení tohoto tisku do 7. listopadu 2119.

Takže... Přesně, já jsem nezaslechl slovo protinávrh, paní poslankyně, takže buďme přesní.

Takže nejdříve budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Jany Černochové.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut. A upozorňuji, že máme čtyři minuty. Děkuji, pane předsedající. Přijato bylo několik usnesení, projednávalo to šest výborů, byl to výbor hospodářský, výbor pro bezpečnost, výbor rozpočtový, zahraniční výbor, výbor pro obranu a výbor pro evropské záležitosti. Dva z těchto výborů hospodářský a výbor pro bezpečnost přijaly usnesení a ostatní usnesení výborů jsou, buď že přerušily projednávání, rozpočtový výbor udělal usnesení, že se dále nebude zabývat. V podrobné rozpravě načteme usnesení jednotlivých výborů.

Já nemusím vyřknout, že se jedná o protinávrh. Ale navíc jsem slovo protinávrh i zmínila. Jak už tady správně řekl pan poslanec Kubíček, tento zákon je přerušený na výboru pro obranu, k doprojednání zahraničním výborem, zahraniční, rozpočtový a hospodářský výbor jej mají také přerušený, bezpečnostní výbor doporučil tento návrh zamítnout. Výbor pro evropské záležitosti zákon projednal, nepřijal žádné usnesení. Jsem nejenom předsedkyně výboru pro obranu, ale i členka výboru pro bezpečnost, takže si myslím, že zcela v souladu s tím, co si přeje bezpečnostní výbor, zde mohu procedurálně navrhnout, pane místopředsedo, abychom tento návrh zákona přerušili ve abychom tento návrh ve třetím čtení zamítli. Takže navrhuji zamítnutí tohoto návrhu ve třetím čtení. Zároveň bych chtěla reagovat na to, co tady bylo řečeno navrhovatelem, panem místopředsedou Poslanecké sněmovny Filipem, který pro mě překvapivě tady tak hezky mluvil o té Evropské unii a o tom, jak bychom měli jako poslanci a poslankyně brát v potaz to přání Evropské unie, vycházet Íránu vstříc. Je to docela překvapení od kolegy, který tady zastupuje Komunistickou stranu Čech a Moravy. Protože jsem vždycky měla za to, že oni jsou tou stranou, která příliš není proevropská, která se příliš na různé směrnice, normy, usnesení Evropského parlamentu, případně evropských institucí neodvolává.